Tak já jsem pokládal za důležité být přítomen a v případě, že padnou dotazy a výroky k Ministerstvu vnitra, na ně odpovědět. To za prvé.

Vy jste řekl, že ty otázky nebyly odpovězeno.

Tak v tom případě pan poslanec Skopeček do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně za slovo. Já jsem měl na dnešek připraven osmistránkový projev.

To já velmi rád budu spolupracovat, paní ministryně. Tady mi říká, že by bylo dobré spolupracovat, tak já odpovídám, že budu spolupracovat velmi rád, až budete chtít snižovat a zjednodušovat daně, až budete chtít snižovat státní přerozdělování, tak ta spolupráce, a já jsem k ní otevřen maximálně, a jakékoliv snížení daní nebo zrušení daní podpořím.

Můj první problém, proč nemůžu podpořit tuto vládu, je, že zvyšuje státní přerozdělování, zvyšuje tím vliv státu na úkor svobodných občanů.

Čili za těch několik let, co hnutí ANO ve vládě spravuje Ministerstvo financí, tak utrácí o více jak 380 mld. korun více, než když vstoupilo do vlády.

Jenom pro ilustraci, 45 tisíc je velikost ve Středočeském kraji třeba města Mladá Boleslav. Samozřejmě to bobtnání státu, ať už díky většímu přerozdělování, větší byrokracii, více regulace, a tedy i více státním zaměstnancům, i když korektně dodávám, že tam jsou i učitelé, policisté a armáda, to je potřeba říct, ale shodneme se na tom, že rostly i počty úředníků na ministerstvech, tak samozřejmě toto bobtnání státu vede i k tomu, že roste daňové zatížení našich spoluobčanů.

Složená daňová kvóta je za vaší vlády rekordně vysoká.

Ale jsou to i takové drobné věci, jako je zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Kolega Kolovratník navrhl zdražení dálničních známek. Čili týden co týden přichází od této vlády další a další nápad na to, jaké daně zvýšit nebo jaké daně zavést, a to, říkám znovu, ve chvíli, kdy tato vláda vybírá rekordní daně. Já bych se za to nechválil, já bych se za to kritizoval.